Já s těmi argumenty, s těmi návrhy, jednoznačně nemohu souhlasit. Napadá mě možná další podpůrné vyjádření, proč to nepřijímat. Přece každý, kdo si pořizuje vozidlo za účelem podnikání, tak je to jiný režim než režim soukromý.

A i z toho titulu, také z toho titulu, se poté provozovatel toho vozidla podílí na rozpočtu formou této daně, tedy daně z motorového vozidla nepřímo.

Pět až šest miliard výpadek z příjmu SFDI je pro mě určitě nepřijatelný a i já tady procedurálně navrhuji zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče.

Já se to pokusím vysvětlit, doufám, že budu úspěšný.

Klíčové zdroje jsou v této chvíli dva evropské peníze, a to díky vašim ministrům moc čerpat nebudete, případně na věci, které nemají prioritu, když už je najdeme, a druhý je příspěvek ze státního rozpočtu.

Tak to skutečně není. Tak to skutečně nemyslíme a věřím, že to pochopíte, že to tak nemyslíme.